Jestliže nemá peníze oproti minulým letům na podporu zajímavých projektů v českých firmách, pro české hlavy, tak prostě si může říkat, co chce, ale nepomůže tomu. To, co se tady jako další jednoticí linka vine, je, že vlastně investice do vědy, výzkumu a vývoje speciálně v těch technologiích je to smrtelné, je naprosto roztříštěné, a nepřítomný vicepremiér pro vědu, výzkum a vývoj by měl začít něco dělat. Nevím, do jaké míry mu vláda dala dostatečné kompetence pro to, aby toto mohl reálně uvést do života.

Je to jenom marginálie, dokonce pokud by pan Bělobrádek byl schopen a měl kompetence srovnat ten naprosto chaotický, neefektivní systém, tak i to by bylo málo peněz, a klidně ať má dvakrát tolik.

Ministerstvo průmyslu tam má 2 mld. 840 mil. a nějaké tisíce, Ministerstvo dopravy tam má nulu, nic.

Ministerstvo životního prostředí nula. Ministerstvo zahraničních věcí tam, kde by se něco dalo pro jakousi třeba nadnárodní spolupráci a podobně asi něco najít, rozklíčováno to není, já nejsem přítomen u projednávání této kapitoly tak jsou 4 mld. 582 mil.

Je obrovská škoda, a my se to tady pokusíme napravit komplexním pozměňovacím návrhem, který by rozšířil a dostal na středoevropskou, podotýkám, středoevropskou úroveň naši účast v programu kosmické agentury ESA. Tam jsou dvě části, jedna je povinná, povinné poplatky, povinná účast to platíme. Pak jsou volitelné programy, ty zatím neplatíme. A my eminentně žádáme, abychom se do té nepovinné volitelné části zapojili. Ekonomický efekt je skutečně úžasný. Dneska už není kosmický výzkum o nějakém dobrodružství, jak je vnímáno asi většinou české veřejnosti vzhledem k tomu, že veřejnoprávní televize a vůbec veřejnoprávní média se nevěnují této problematice, neučí širokou naši populaci tomu, kam svět kráčí a co už je skutečně ekonomickou nutností, a nikoliv nějakým dobrodružstvím či nějakým plachým zkoumáním něčeho jenom pro zábavu nějakých jedinců či skupin.

Jenom podotýkám, že například byť my nejsme v té volitelné části programů, tak české firmy dneska participují vytáhl jsem si ze staťáku, ze statistického úřadu, některé informace na kosmických projektech.

To jenom pro vaši informaci, že už skutečně nejde o nějakou romantiku. A to, co bychom my potřebovali, nebo česká ekonomika, český průmysl, který drží nad vodou nikoliv úřednické stavy, ale konkrétní výrobci, naši ekonomiku, náš hrubý domácí produkt, tak v tom volitelném programu ESA je pozorování Země, telekomunikace, družicové navigace, nosné rakety a obecné technologie.

Takže moc bych vás poprosil, abyste napříč politickým spektrem ten pozměňovací návrh podpořili. V hospodářském výboru se dostalo jeho obecné podpory, je dokonce zmíněno v doprovodném usnesení ke kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu, která nebyla schválena na hospodářském výboru, že inovační technologie je třeba podporovat, říkám to volně, modifikováno. My skutečně víme, co pro tento rozpočet doporučujeme. Pokud by tomu tak nebylo a neschválili jste to dokonce jsou tam dvě možné kapitoly nebo dvě různé položky, z kterých lze tu část hradit , tak aspoň bych poprosil, abyste udělali nějaké rozpočtové opatření v průběhu roku. Byl bych rád, aby pan premiér skutečně intenzivně přišel, navštívil a podíval se do firem, kde inovace běží, a poptal se těch lidí, kteří se tím konkrétně zabývají, kteří vyrábějí stroje, technologie nabízejí s vysokou přidanou hodnotou, aby se jich poptal, jak jsou na tom ekonomicky, jak jsou stabilní i v době buď slabých ekonomických růstů, či dokonce ekonomických propadů, a místo bezbřehého populismu a rozdávání peněz nalevo, napravo, bez budoucnosti a zvyšování mandatorních výdajů to viděl. Ono to má potom i další sociální aspekty, společenské aspekty.

Takže bych moc poprosil.

O tom svědčí vaše preference. Kupujete si budoucnost některých firem, které ale nejsou perspektivní pro delší horizont české prosperity a stability. Ale to, co určitě tímto rozpočtem nekupujete, to je budoucnost našich nástupců.